Také děkuji za dodržení času.

Takže přichází na řadu poslanec Miloslav Janulík. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Nikdo do toho...

A ani kdybych měl pocit, že to nějakým zásadním způsobem změní situaci toho státního rozpočtu.

To bylo díky tomu, že tam ty zůstatky byly.

Takže já pro to důvod nevidím, samozřejmě pro to nikdy po životní zkušenosti, nikdy ruku nezvednu.

A ty pojišťovny to potom vyřeší jednoduše, že nám protáhnou splatnosti. My jsme to všecko zažívali. A zase, já vidím, že se ani nezměnily osoby a obsazení.

Nemáte žádné. Zažívali jsme to.